Činíme tak s naprostým přesvědčením proto, že jde o mentální zdraví nejen jedince, ale o mentální zdraví společnosti, a že s devianty je potřeba zcela zásadním způsobem bojovat. A ti, kteří říkají, že nerozumíme trestnímu právu, že nějakým způsobem měníme proporce, ano, je to tak. Nerozumíme. Ale myslíme si, že toto je tak jasná věc z hlediska společenského, že jsem byl vděčný ze 77 poslanců, kteří už v červnu 2018 toto dali na stůl, ten návrh.

Takže je dobré to dát ještě jednou ke zvážení zde ve vážené Poslanecké sněmovně, aby se věci děly jinak než dosud.

Děkuji za to pochopení, za zvážení. A jinak detaily jsou uvedeny v informaci. Děkuji. Děkuji, pane senátore. Než otevřu rozpravu, má zájem vystoupit zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Válková nebo zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Balaštíková? Paní poslankyně Válková má zájem zpravodajka garančního výboru. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Tak já jsem také vás chválila, že tentokráte, a nebudu říkat výjimečně, ale nestandardně Senát nám pomohl tím svým přístupem vrátit se k tomu, co jsme hlasovali toho 18. prosince, tak v tomto směru to oceňuji. Samozřejmě že by tady mělo objektivně zaznít, že jsme vyšli vstříc všem těm, kterým vadí to týrání natolik, že to vlastně srovnávají v některých případech i s týráním lidí. To si musíme tady říci.

Adamová, vaším prostřednictvím, paní poslankyně opakovaně tedy bojovala za tento zákon.

Takže jsem ráda, že ten kompromis, pokud ho schválíme, je v té podobě, v jaké vy jste nám ho ze Senátu vrátili. Děkuji. A teď otevírám rozpravu. S přednostním právem do rozpravy je přihlášen pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

Já si myslím, že je to skvělý výsledek, pakliže to tak bude, a dneska budeme hlasovat pro to zpřísnění. Je to výsledek spolupráce nás všech, co tady jsme a kterým záleží na právech zvířat. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové. Ráda bych se zde vyjádřila k novele trestního zákona, která zpřísňuje tresty za týrání zvířat. Není to tak dlouho, konkrétně v prosinci minulého roku, co se zde na plénu Poslanecké sněmovny projednával hojně sledovaný zákon na ochranu zvířat, na kterém se poslanci hnutí SPD spolupodíleli a který nakonec neprošel tak, jak bychom si přáli a jak by si přála naše veřejnost. Zákon tehdy neprošel o 6 hlasů, kdy 18 poslanců odmítlo zpřísnit tresty a další desítky se zdržely. Ale aspoň jsme se shodli na tom, že soud bude moci viníka potrestat zákazem držení a chovu zvířat až na deset let v případě, že se někdo dopustí týrání zvířete nebo zanedbání péče. Přesto je to málo. O týrání zvířat se poslední dobou hodně mluví a veřejnost volá po přísnějších trestech. Tak já vás, paní poslankyně, přeruším, a prosím o klid Poslaneckou sněmovnu, jelikož paní poslankyně se nemůže vyjádřit. A o tom máme možnost rozhodnout právě dnes, kdy se tato novela vrací k dalšímu projednání. A SPD opět, tak jako v prosinci, jednoznačně podpoří zvýšení trestů za týrání zvířat. Zrovna tak všichni, co pro tento zákon nehlasovali či se zdrželi, mají možnost nápravy. Že je zvýšení sazeb nutné, pak potvrzují i statistiky Ministerstva spravedlnosti, podle kterých nebyl za poslední tři roky odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ani jeden prvopachatel trestného činu týrání zvířat. Bohužel soudy často ukládají podmíněné tresty nebo obecně prospěšné práce i za opravdu brutální případy týrání a to máme možnost změnit. Dalším pozitivem, kterým tato novela přináší, je potírání množíren. Nesmíme zapomenout, že se jedná o naprosto bezbranná zvířata, která potřebují naši pomoc. Důvodem, proč je třeba činnost nelegálních množíren postihovat u nás tak přísně, je skutečnost, že nikde na světě není nelegální množírenský byznys se zvířaty tak rozsáhlý jako právě u nás. Dalším pozitivem této novely bude v případě organizovaných trestných činů, to je organizovaných množíren s milionovými zisky, snazší nařizovat domovní prohlídky. To všechno jsou důvody, proč bychom měli tuto novelu zákona podpořit. Naše hnutí SPD jednoznačně podpoří zvýšení trestu za týrání zvířat. A velmi si přeji, aby poslanci, kteří v prosinci hlasovali proti nebo se zdrželi, svá hlasování přehodnotili. Tak děkuji. Takže pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.